Děkuji za slovo. Když jsme projednávali v prvním čtení sněmovní tisky 208 a 215, dvě novely o spotřebních daních, a opozice napadala, že jsou dva zákony místo toho, aby to bylo v jednom, tak pan předseda vlády nám řekl: My jsme na vládě vedli diskusi o tom, jestli ty dvě normy spojit, jestli do zákona o spotřebních daních, kde se provádí změny, které po nás vyžadují naše závazky, které máme v rámci EU a týkající se tabákových výrobků, máme zařadit změnu, která je od toho zcela věcně odlišná, zcela věcně odlišná, pro pana předsedu rozpočtového výboru prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška, a týká se znovuzavedení zelené nafty, a rozhodli jsme se na jednání vlády, aby tyto dva návrhy byly projednávány odděleně, samostatně, protože jsme předpokládali, a bohužel jsme se mýlili, že tady v Poslanecké sněmovně je odpovědná opozice, která nebude blokovat projednání návrhu, který už tak má zpoždění. Připomínám, že tento návrh zákona nám vláda předložila s požadavkem na projednání již v prvém čtení podle § 90 odst.

Já si myslím, že věcně je to zcela v pořádku, protože je to úplně jiná záležitost. Nejsou to slova opozičního politika, jsou to slova koaličního politika, a dokonce samotného předsedy vlády. Popíráte vystoupení samotného ministerského předsedy. Buď měl pravdu premiér Sobotka v rámci prvého čtení a jsou to zcela oddělené záležitosti a bylo dobře, že jsou dvě novely, anebo pan premiér nemluvil pravdu a pravdu mají senátoři.

Už to říkal pan předseda Fiala, jasně jste přiznali, že to, jak jste tady ohnuli jednací řád, bylo porušení Ústavy. A je to dobře, že jste si to přiznali a že neriskujeme ústavní stížnost a že neriskujeme zpochybnění zákona.

K zděšení většiny vládních poslanců prošel návrh, že bychom snížili daně všem občanům. Pan ministr financí tady řekl, že výpadek státního rozpočtu by byl 14 miliard, my jsme sice studii neviděli, ale dobře, vycházejme z tohoto čísla, že je pravdivé, 14 miliard. V té době to bylo hrozné, katastrofické, nemohli jsme si dovolit přijít o 14 miliard.

To je důvod, proč jsme nehlasovali původně pro ten zákon, protože my jsme to snížení všem podpořili.

Také tyto návrhy podávali naši kolegové v Senátu a byly zamítnuty.

Aby prosadili sociální demokraté tuto fintu s tím, že nalijí zelenou naftu do tabáku, spojí to jednoho, tak si prosadili a domluvili většinu na hospodářském výboru a přijali konsensuálně, nebo velkou většinou, pozměňující návrh v hospodářském výboru, který byl předložen plénu Senátu.

Znovu říkám, že je to legitimní, že to nezpochybňuji, jenom to přidávám do té mozaiky toho, jakým způsobem se tyto dvě novely prosazují. Místo aby to šlo normálně, věcně, v případě, že udělal chybu, aby tu chybu přiznal.

V zásadě to samé, jenom to ještě zkomplikovali tím, že spojili dvě novely do jedné. My jsme pro ty novely nehlasovali při prvním hlasováním, druhého jako nezákonného hlasování jsme se odmítli zúčastnit a stejně tak jsme u té druhé novely hlasovali proti, takže není žádným překvapením, že nepodpoříme ani senátní verzi, ani sněmovní verzi.

My přece umíme uznat, že svůj politický názor neprosadíme a prohrajeme hlasování. To je naprosto normální, každý z nás má nějaký názor a většina rozhoduje. Nicméně je velmi důležité, aby pravidla platila, aby pravidla dodržovala i většina.

Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku. Hlásí se s ní pan poslanec Votava. Děkuji za slovo. Tak ještě jednou. Ano, jsou to dvě rozdílné komodity.

Zrovna tak nevidím nic, co je na přílepku, nebo co by mělo být přílepkem, pozměňovací návrh, který dá Senát v rámci jednoho zákonu.